Takže musela jsem tady vystoupit, abych vyvrátila ty nehorázné lži, které tady pan Tomio Okamura šíří, protože zřejmě má pocit, že tedy už neřídí svou vlastní stranu, protože za jiných okolností by ty informace měl a nepovídal by tady něco, co je prokazatelnou lží.

Jsme ve změnách pořadu schůze.

Tak co na té smlouvě máme připomínkovat? Prostě pro nás ta smlouva je celá blbě, protože připouští cizí vojska na území České republiky, a je nám úplně jedno, jaká vojska, co tady budou dělat a podobně! My prostě jsme zásadně proti tady té věci! Děkuji.

Paní poslankyně, prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Pak navrhnu ještě čas jeho projednávání nebo můj návrh, protože si myslím, že už jsme konečně ve fázi, kdy se toto téma otevřelo, a nejde přece na naší Sněmovnou schvalovat jen zákony, na kterých koalice úplnou shodu.

Takže já jsem moc ráda.

Já si myslím, že složení této Sněmovny se do konce volebního období nezmění. Myslím si, že každý na to máte svůj názor.

Já také děkuji. Ještě, paní poslankyně, kdy, prosím? Děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji.

Pane poslanče, prosím. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.

Také děkuji. Mám zaznamenáno.